Jedná se o navýšení odměny pěstouna, její navázání na minimální mzdu, odstupňování výše odměny pro pěstouny na přechodnou dobu podle počtu svěřených dětí a jejich zdravotního stavu. Dále úprava nového příspěvku při pěstounské péči pro nezprostředkované pěstouny. A oproti pozměňujícímu návrhu výboru se jedná o postavení najisto (?) úpravy ohledně výše dávky u pěstounůprarodičů, kteří pečují o dítě závislé na péči jiné osoby ve stupni dva až čtyři, a dále související změny v úpravě náležitosti žádosti o dávku pěstounské péče a v úpravě účinnosti.

Návrh byl přijat.

Jedná se o změny v úpravě řízení o dávkách pěstounské péče, které souvisí právě s oddělením dávkového zabezpečení zprostředkované a nezprostředkované pěstounské péče. Stanovisko výboru doporučující. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru doporučující.

Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru doporučující.

Návrh byl přijat.

Doprovodná novelizace zákona o sociálních službách. Stanovisko výboru je doporučující.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.